9.

Prosím, než se ujme slova, aby se dostavil ke stolku zpravodajů i zpravodaj pro prvé čtení Pavel Kováčik. Pane ministře, prosím.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Hlasovala jsem také pro, nezdržela jsem se hlasování a bylo to mým technickým nedopatřením. Děkuji, paní ministryně.

Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Návrh zákona je předkládán jako iniciativní materiál ministra zemědělství. Původní návrh zákona, sněmovní tisk 1017, nebyl Poslaneckou sněmovnou z důvodu jejího rozpuštění projednán. Účelem navrhované právní úpravy je přizpůsobení českého potravinového práva předpisům Evropské unie, především novému nařízení na označování potravin. Současně se provádějí změny s cílem zlepšení informovanosti spotřebitele, zvýšení bezpečnosti potravin a efektivního výkonu dozoru nad trhem s potravinami.

Druhy potravin budou stanoveny na základě analýzy rizika prováděcím právním předpisem. Zavádí se nová informační povinnost pro provozovatele potravinářských podniků, jejichž tržby z prodeje přesahují pět miliard korun za účetní období, viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny seznam pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách. Navýšení maximální sazby sankce u uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Zvyšuje se zde maximální sankce z tří milionů korun na 10 milionů korun. U uvádění na trh potravin, které nejsou bezpečné, platí již od roku 2008 sankce maximální výše 50 milionů korun. Dále návrh obsahuje rozšíření kompetence Státní veterinární správy na úřední kontrolu zvěřiny v celém potravinovém řetězci. Tedy kontrolu zvěřiny bude Státní veterinární správa provádět také při poskytování stravovacích služeb. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, když se mění potravinová legislativa, tak by měli všichni být ve střehu, protože neexistuje jiný zákon, který by provázel všechny občany doslova od kolébky až po hrob. Jíst musíme všichni a víme, že zejména v posledních letech dochází občas k situacím, kdy si občan není jist přinejmenším tedy tím, co skutečně spotřebovává, nebo dokonce není jist úplně ochranou zdraví při konzumaci potravin, kde může být porušen ať už ten základ, to znamená suroviny, nebo technologická kázeň, nebo jakýkoliv jiný postup, který by zaručoval, že občan spotřebovává skutečně potraviny kvalitní, potraviny bezpečné, potraviny nezávadné, tedy zdravotně nezávadné, a také potraviny, které obsahují skutečně to, co by obsahovat měly. Těch případů byla řada.

Všechny kauzy, které byly dosud šetřeny a o kterých jsou občané mediálně informováni velmi dobře, tak vznikly na území jiných států, ať už Evropské unie, nebo třetích zemí. Myslím si, že to je hodno pozornosti a že díky tomu je třeba bedlivě střežit tu ochranu spotřebitele, spočívající v dobrém systému kontroly, také v dobrém výkonu činnosti jednotlivých kontrolních institucí, ať už se jedná o Státní veterinární správu, ať už se jedná o Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci, ať už se jedná o hygienickou službu, ať už se jedná i o další kontrolní instituci, například Českou obchodní inspekci a všechny další, které jsou do toho systému kontrol zapojeny. Možná někdy má někdo pocit, že těch kontrol je příliš a že by se neměli zatěžovat podnikatelé, tedy zejména obchodníci, ale i výrobci. Výrobci nejsou příliš zatíženi, ale zejména obchodníci těmi kontrolami.

Proběhla diskuse, proběhl kompetenční spor v minulém volebním období, proběhlo projednání nejen v zemědělském výboru, ale i ve výboru pro zdravotnictví. A jsem přesvědčen o tom, že tedy pokud nedošlo k nějakým zásadním změnám přístupů, že by její projednávání nemělo být až tak velmi problematické.